Rovněž jsou v návrhu zákona limitovány smluvní pokuty na 0,1 % denně, maximálně však na 70 % jistiny a maximálně 200 tisíc korun. Ta cenová regulace je zde odůvodněna častým výskytem nekalých praktik nebankovního trhu spočívajících v přesunu nákladové zátěže ze standardních nákladů úvěru, jako jsou úroky, řádné poplatky, do relativně méně transparentních smluvních pokut, které mohou mít pro zákazníky likvidační dopady. Já nevím, jestli tohle je proti nějakým možná je to trošku proti ekonomickým principům, proti té volné soutěži, možná je to i trošku proti zásadám právním. A už jednou zmíněný seminář, který jsme spolupořádali za součinnosti rozpočtového výboru, tady vyskytly některé okruhy, které byly obzvlášť hodny zřetele. Na semináři zaznělo, že zákonodárce nepřiměřeným způsobem zasahuje do smluvního vztahu věřitelspotřebitel, aniž by dal věřiteli možnost tento zásah jakkoli kompenzovat. To je první poznámečka. Druhá věc, která byla diskutována a určitě bude podrobena další diskusi, je nejasná koncepce stanovení celkového limitu smluvní pokuty na stávajících smlouvách po účinnosti zákona. To bude velké téma. A další poznatek, subjekty, kterých se bude zákon týkat, také požadovaly delší přechodné období na implementaci změn do svých vlastních dokumentů a do procesů, které musejí zprocesovat ve svých společnostech. Celkově seminář vyzněl tak, že asi bude shoda, asi ta regulace je opravdu správným směrem, ale musíme najít její správnou míru, tak abychom ten trh nevyčistili zcela. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Beznoskovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych chtěl touto cestou požádat ctěnou Sněmovnu o zkrácení doby na projednávání mezi prvním a druhým čtením o třicet dnů, tedy na třicet dnů. Eviduji jeho žádost na zkrácení na třicet dnů. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednávání. Má někdo návrh? Já myslím, že není pochyb o tom, že tento návrh má i svůj právní přesah, a navrhuji, aby byl projednán tento tisk i ve výboru ústavněprávním. Tak, ústavněprávní výbor. Není tomu tak. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vondráčka na to, abychom dále přikázali tento návrh ústavněprávnímu výboru. Já jsem zahájil hlasování o přikázání tomuto výboru. Kdo je proti? Je to hlasování 261, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 93, proti žádný. Návrh byl přijat. V posledním hlasování, které tady mám, padl návrh jak od pana ministra Babiše v úvodním slově, tak od pana poslance Volného na zkrácení lhůty o třicet dnů na třicet dnů. Já jsem zahájil hlasování... Pardon, je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny a prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu, dále ústavněprávnímu výboru a zkrátili jsme lhůtu na třicet dní. Končím projednání prvého čtení tohoto návrhu zákona.